Já nevidím důvod, proč si Čech musí českou vodu kupovat u zahraniční společnosti.

Přiznám se, není to radostné čtení.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je potřeba to podle mě rozlišovat. A pak bych chtěl podotknout, že poškozování vodního zdroje již trestným činem je, ať už z nedbalosti, nebo úmyslně. Děkuji. Děkuji. Na řadě je nyní vystoupení pana poslance Vlastimila Válka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ale to jsem odbočil. Předpokládám, že další budou navazovat. Já bych se chtěl vrátit k vodě.